Tuto částku chceme pokrýt z kapitoly 396 Obsluha státního dluhu.

Vzhledem k tomu, že přidat učitelům je tady shoda napříč celým politickým spektrem, proto vás žádám, abyste všichni tento návrh podpořili. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen v krátkosti odkázat se na pozměňovací návrh předsedy klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury a podpořit ho zejména v bodě pozměňujícího návrhu s navýšením rozpočtu na vědu a výzkum. Dovolte mi to udělat z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele, který se vědou zabývá, který ještě funguje v některých projektech a který tuto problematiku zná zevnitř. Jistě se shodneme, neboť věda a výzkum není ani pravicová, ani levicová, že je to právě klíčem k prosperitě naší země.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych hned v úvodu využil příležitosti, že je tady pan premiér, a prostřednictvím vás, pane předsedající, bych se ho zeptal, zda dokáže něco z materiálu, který jsme dostali, aspoň z jedné stránky přečíst. Když přečte dvě tři položky, dostane ode mě osobní dárek k Vánocům.

Je to opravdu cesta naslepo, jak to tady dnes říkal pan předseda našeho klubu, protože nikdo pořádně neví, co v tom rozpočtu vlastně je, kromě některých položek, které si tady dovolím odcitovat, a zároveň přečíst nebo se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který předkládám.

Protože rozpočet kapitoly zemědělství je sanován právě tudy.

A pak už vůbec nevadí, že jdou desítky milionů na poradenské činnosti v zemědělství apod. Podíváteli se podrobně zejména do oblasti dotací, která se významně zvedá, což jsou řeknu téměř všechny ty dotační programy, kde někde s tím nemám problém, naopak jsem si jist, že to jde správným směrem;

Já myslím, že nákazový fond v té úrovni, ve které tam je, je v pořádku, ale říkám za sebe, že zvedat náklady na poradenství a všechny tyhle aktivity je naprostý nesmysl. Divím se, že prošla téměř bez diskuse debata na téma dotace na investice soukromých subjektů v zemědělství a navyšování finančních prostředků do téhle oblasti. Dodejte si sami k tomuto to podstatné. Myslím, že na rozpočtu je vidět, že celkově už podle něj pojede jiná vláda.

Ač si obecně myslím, že dotace jsou jedem a jakýmsi otrokářským bičem na každého zemědělce obecně, přesto budouli dotovány zemědělské produkce v zemích okolo nás, nezbývá, než abychom ten polštář ochrany konkurenceschopnosti našeho zemědělského sektoru vyráběli také, ale o to více se máme věnovat detailům, kam ty dotace jdou, komu jdou, jestli to náhodou už není řeknu bránění konkurenceschopnosti uvnitř českého trhu apod.

Ze 70 navrhovaných milionů tam nechat 10, 60 mil. vzít, stejně jako navrhuji vzít 10 mil. nevládním organizacím na podporu tzv. evropské integrace, a také navrhuji snížit podporu zpracovatelskozemědělské produkce a zvyšování konkurenceschopnosti českého tzv. potravinářského průmyslu ze 140 mil. na 90 a tyto prostředky rozdělit: podporu včelařství posílit o 10 mil., podporu vybudování kapkové závlahy posílit o 50 mil., protože v minulosti, víte, sociální demokraté mě zde kritizovali, že si nevšímáme faktu, že je sucho, že bychom měli vymýšlet programy a podpory zemědělcům, které sucho potkalo, přesto je tam pouze 20 mil.